Vedle toho nechceme, aby tyto změny byly pouze plácáním o kvalitě bez reálných změn a podpory mateřských škol, proto jsme připravili speciální šablony z operačního programu 3V v případě nabrání nových míst na vychovatelky a učitelky v mateřských školách, což pokládáme za vhodné doplnění národních prostředků s ohledem na demografickou vlnu, která se nám nyní už přesouvá z předškolního vzdělávání do vzdělávání základního.

Závěrem bych chtěla konstatovat, že stran mateřských škol zaznívají opakovaně hlasy na snížení počtu dětí v rámci tříd, a také v souvislosti s těmito změnami a s významem předškolního vzdělávání, kterému jako vláda věnujeme, hodláme i tyto požadavky brát v úvahu. Celkovým motivem této novely, která se na první pohled může zdát jako velmi různorodá, je zvýšení kvality vzdělávání v našich školách, zvýšení individuálního skutečně materiálně a personálně podpořeného vzdělávání a pozornosti učitelů směrem k dětem a také reflexe požadavků, které na naši vzdělávací soustavu a naše školy a samozřejmě naše učitele klade současný hospodářský růst i požadavky zaměstnavatelů i budoucích investorů, a tedy i budoucí úspěšnosti České republiky z hlediska hospodářského prostoru. Závěrem bych chtěla informovat blíže poslance a poslankyně o účinnosti této novely, tak jak je předpokládána.

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání se pak uplatní od 1. září 2017, nicméně zápisů se to dotkne právě už v oněch nových zápisových měsících v průběhu roku 2017. Z tohoto důvodu máme za to, že máme také dostatečný čas na přípravu, implementaci a start těchto změn do vzdělávací soustavy a že jsme dostatečně připraveni na změny v rámci organizace mateřských škol, základních škol a středních škol. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem si vědoma toho, že jakékoli změny školského zákona vyvolávají velký zájem jak odborných, tak politických debat.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní ministryně.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Jeho předkladatelem je vláda České republiky, potažmo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Předmětem zákona je zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Tady je kladen důraz především na kvalitu. Já bych chtěl upozornit na informaci z výroční zprávy České školní inspekce, kde i Česká školní inspekce upozorňuje, že ředitelé mateřských škol neměří kvalitu vzdělávání.

Tady bych chtěl upozornit, a Ministerstvo školství se tím již zabývá, mám tady některé odpovědi s ohledem na očkování dětí, protože tady je potřeba upozornit, a tato věc bude řešena, protože po přijetí novely zákona bude možné přijímat do předškolního vzdělávání i děti neočkované.

Ministerstvo školství vypracovalo přehled, který mám jako zpravodaj k dispozici, ale samozřejmě ty věci se postupně budou i podrobovat diskusi na výboru a podvýboru, takže si myslím, a paní ministryně to tady osvětlila velmi pečlivě, proto je zbytečné některé věci rozebírat. Možná ještě jedna poznámka s ohledem na lesní školky, protože tam jsme také zaznamenali jisté obavy. Takže tady zní odpověď, že v případě, že rodič se rozhodne umístit dítě do lesní školky, bude se jednat o formu individuálního vzdělávání dítěte. I dítě, které navštěvuje lesní školku, bude muset tedy na ověření. To jenom poznámky k předškolnímu vzdělávání. Pak je tady úprava systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou a úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledku maturitní zkoušky.

Tolik krátce z důvodové zprávy a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji, a otvírám obecnou rozpravu. Prosím. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové. Možná si vzpomenete, že to není tak dlouho, co jsme v této Sněmovně probírali nebo procházeli novelu školského zákona a taky ji přijali.